Než vám dám slovo, pane předsedo, chviličku malinko, aby byl ve sněmovně klid. Žádám kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa.

Děkuji za slovo. Protože jsme požádali o jednání našeho poslaneckého klubu, tak považuji za zdvořilé, abych vás informoval, jak budeme u tohoto návrhu zákona postupovat. Současně bych chtěl vyzvat pana ministra vnitra a vládu jako celek, aby vláda v řádném legislativním procesu a s řádnou debatou i s opozicí předložila novelu volebních zákonů. Myslím, že minimálně na jedné věci bychom se mohli shodnout, a to je pravidelný termín voleb tam, kde to půjde.

Děkuji.

Nicméně já bych tedy měl takovou legislativně technickou poznámku.

Děkuji za tuto příležitost. Jedná se o sněmovní dokument 702.

Děkuji.

Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan ministr ne, paní zpravodajka také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.